Bod byl přerušen a odročen do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.

Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Usnesení Stálé komise nebylo doručeno.

Pan poslanec Jan Chvojka nemá zájem odůvodnit? Nyní prosím pověřeného zástupce stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve stálé komisi.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte, abych představila svůj pozměňovací návrh, ke kterému se potom formálně přihlásím v rámci podrobné rozpravy.

Současně ale návrhem ÚPV nedošlo ke stanovení, že se tato námitka má objevit také v lobbistické stopě, proti jejímuž obsahu je namítáno.